To bude nařízení vlády, já to nevím. Z čeho se bude vycházet?

Byli jsme ubezpečeni, že ne.

Bude se hodně hovořit také, nebo hovořili jsme také na výboru pro sociální politiku ohledně příspěvků na solidární domácnost.

Děkuji, paní poslankyně.

Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já bych se chtěla vrátit v rámci projednávání tohoto zákona vlastně k části třetí, kterou jsem zmiňovala již v úterý. Bohužel, v úterý, i když se tady pan ministr zdravotnictví pohyboval, odpovědi na moje dotazy nebo dotazy mých kolegů ohledně klinických logopedů nepadly. Stejně tak jsem měla připravenou interpelaci na toto téma. Včera pan ministr Válek nebyl přítomen. Otevírám to tedy i dnes, protože to považuji opravdu za velmi zásadní a důležité téma, které by se zde mělo rozvinout. Bohužel, musím říct, že je velká škoda, že jste neumožnili, aby toto bylo projednáno na zdravotním výboru, protože tam tento zákon patří. Ta změna se vkládá vlastně do zákona, který s tím nesouvisí. Je to přílepek, je to zneužití tohoto zákona. Nicméně je to opravdu velký problém, protože tím zasahujete do systému zdravotní péče, a to já považuji za zásadní problém. Zákon, který vlastně je tam vložen tak jako pokoutně, nečestně, je ale velký zákon, který se týká zhruba čtyřiceti já si myslím, že tam je více než čtyřicet nelékařských zdravotnických profesí.

Jedná se tam dokonce i o tom, když se přeruší zdravotnická praxe, tak za jakých podmínek ten člověk se může vrátit znovu do toho zdravotnického povolání. Opravdu jsou to regulovaná povolání a buďme rádi, že máme nastavenou kvalifikační úroveň, protože od této kvalifikační úrovně se nastavuje celý systém kvality zdravotní péče. Můžete mít technologie superšpičkové, ale jestliže tam nebudete mít školené lidi, kvalifikované lidi s příslušnou specializací, tak vám ty technologie k ničemu nebudou.

Najednou se tady objeví jako přílepek zákona lex Ukrajina takovýto velký zákon bez projednání na odborném poli, napříč Poslaneckou sněmovnou. Vážení kolegové, to se týká ale nás všech.

Já nevím, jestli jste si jisti, že toho člověka nikdy nebudete potřebovat.